Stanovisko navrhovatele? Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat. Vážený pane předsedo, tím jsme se vypořádali se všemi pozměňovacími návrhy, takže nás čeká poslední závěrečné hlasování o návrhu zákona jako o celku. Ano.